Děkuji. Prosím, paní poslankyně. Já vám děkuji za odpověď, pane premiére, ale přesto vaše odpověď pro mě byla nedostačující, protože si myslím, že ten příslib je zcela nedostatečný, a navíc až ve druhé polovině roku je za mě celkem pozdě.

V této situaci by dle všech příslušných expertů mělo naopak dojít ke zvýšení objemu těchto prostředků i ke zvýšení příspěvku na péči samotného, minimálně pro osoby v prvním a druhém stupni závislosti v takzvané domácí péči. To byla doplňující otázka a reakce pana předsedy vlády. Prosím.

Takže já si myslím, že to není pozdě, ale hlavně ta fakta, která jsem říkal, ukazují, že to pozdě není, že je namístě se tomu věnovat a že v průběhu tohoto roku je to dostatečné.

Děkuji a před další interpelací ještě omluva.

Máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

To na úvod. Nicméně zítra bude projednáván ve druhém čtení státní rozpočet, příští týden ve třetím čtení, a přestože pětikoalice hlasovala jednotně na vládě pro tento rozpočet, a já tomu rozumím, že se tady děje jakási složitá situace, tak už nyní je avizováno, minulý týden nebo tento týden bylo avizováno, 1,8 miliardy posílení zejména kapitoly Ministerstva vnitra, částečně Ministerstva zahraničních věcí.

Já to nekritizuji...

Děkuji.

Musím říct, že situace, které teď čelíme, je opravdu nejen velmi složitá, ale taky velmi obtížně predikovatelná.

To lze udělat v rámci toho rozpočtu a v těch parametrech rozpočtu tak, jak byly v prvním čtení schváleny. Nechceme ale protahovat tu situaci, jsme přesvědčeni, že je potřeba se dostat rychle z rozpočtového provizoria, proto chceme schválit rozpočet v těch parametrech a tak, jak byl základně nastaven. A já ale nemohu vyloučit, a říkám to nerad, ale nemohu vyloučit, že budeme muset přistoupit v průběhu roku ještě k nějaké novele, a proto bych i trošku varoval před tím, teď tam dělat nějaké dramatické úpravy, když vlastně ani nevíme, jaké přesně ty dopady budou. Říkám znovu, není vyloučeno, že budeme muset přikročit potom k nějaké změně.

Tam Ministerstvo práce komunikuje s těmi firmami a připravuje opatření.

Ale my samozřejmě nedokážeme nikdo úplně přesně predikovat, jaký bude dopad třeba na energetickém trhu, jaký to bude mít dopad na růst cen energetických surovin, ropy, zemního plynu.